Děkuji za slovo, pane předsedo. Neúčast paní Šlechtové mě velice mrzí, protože už je to opakovaná neúčast. Jedná se o národní elektronický nástroj, který provozuje její ministerstvo.

Takže vás prosím o přerušení tohoto bodu do přítomnosti paní ministryně.

Takže já dám slovo panu místopředsedovi, aby přednesl svou interpelaci na pana ministra obrany. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedo.

Stručně jenom uvedu důvod své interpelace. Byl jsem znepokojen otázkou přidružení 4. brigády rychlého nasazení Armády České republiky k vedení 10. obrněné divize německého Bundeswehru.

Jsem trochu zmaten z toho, jakým způsobem se s mou interpelací pan ministr obrany vypořádal, protože jeho odpověď je plná rozporů, a to nejen slovních.